Výhodou systému přímé volby starosty je, že moc v obci je rozdělená, starosta jako nezávislý orgán je protiváhou obecnímu zastupitelstvu. Další výhodou je jednodušší a pružnější správa obce. Další výhodou je, že přímá volba starosty znamená nejširší zapojení občanů do správy obce, a to je právě jeden z těch kladů. A teď jaké jsou pravomoci zastupitelstva obce. A znovu říkám, že to je jenom model. To je model, který tady dávám jeden, konkrétně je to slovenský příklad, ale my se můžeme shodnout u prováděcího zákona, který nepředkládáme záměrně, aby došlo k široké politické shodě, a můžeme si na něj dát čas, znovu opakuji. Jakýkoli model, který je z funkčních zemí, třeba ze západu, takže mě tady nechytejte za slovo, já jenom vysvětluji tu otázku, jakým způsobem, protože tady bylo, že prý starosta, když nemá podporu zastupitelstva apod., tak to vysvětluji, jak to vlastně tady funguje. Zastupitelstvo obce má na druhou stranu jiné pravomoci. Zastupitelstvo obce vykonává kontrolní činnost, např. kontrolu hospodaření, určuje zásady hospodaření a nakládání s majetkem obce a s majetkem státu, který má v užívání, schvaluje rozpočet a jeho změny, kontrolu čerpání rozpočtu, schvalování územního plánu obce, schvalování závěrečného účtu atd. Ovšem samotné odvolání starosty by se provádělo na základě hlasování občanů v místním referendu. Zastupitelstvo proto nemůže starostovi ukládat úkoly. Zastupitelstvu je zákonem svěřena rozhodovací pravomoc ve věcech, které jsou zákonem konkretizovány. Ve statutu si zastupitelstvo může vyhradit rozhodování i o jiných věcech. Nemůže si však vyhradit rozhodování ve věcech, které jsou zákonem vyhrazeny starostovi obce. Starostu obce volí obyvatelé obce, kteří mají na jejím území trvalý pobyt, na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním, a asi u nás by to bylo na čtyřleté funkční období.

25 let věku. Kandidátní listiny pro volbu starostů mohou podávat politické strany, z nichž každá může uvést na kandidátní listině pouze jednoho kandidáta. Politické strany mohou rovněž podat kandidátní listiny se společným kandidátem.

Kandidát na funkci starosty musí mít v obci trvalý pobyt. Starostou je zvolen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se konají nové volby, neboli chceteli druhé kolo. To znamená, vlastně ty modely jsou úplně dány. Znovu říkám, vyjmenoval jsem tady snad půlku zemí Evropské unie, půlku zemí Evropy, kde to funguje. Znova zdůrazňuji, je to ve všech zemích kolem České republiky, ať je to na západ, na východ, na sever či na jih. Tímto jsem chtěl odpovědět na ty argumenty.

Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní mám několik faktických poznámek. První je přihlášena paní poslankyně Němcová, poté pan poslanec Adam, pan poslanec Jakubčík a dále. Máte slovo, paní poslankyně. Jenom dvě poznámky k řečenému. Za prvé pokud jde o průzkum veřejného mínění, na základě něhož by mohlo dojít k zvýšení volební účasti o 10 %, tak já bych chtěla panu exsenátoru Okamurovi připomenout, že přímá volba do Senátu existuje a žádné dramatické volební účasti jsme se během ní nikdy nedočkali. Za druhé, pokud jde o to, zda bude přímo zvolený starosta pod větší kontrolou.

Přímá volba starosty nenapomůže tomu, aby míra anonymity, která je zcela normálně ve velkých sídlech, velkých městech, aby kontrola takto zvoleného přímého starosty byla větší.

V tomto ohledu si myslím, že pan kolega Okamura nemá žádný přehled o tom, jak obce fungují, s největší pravděpodobností proto, že nikdy v komunální sféře nepracoval, nefungoval, na rozdíl od mnohých z nás. Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní tedy pan poslanec Adam se svou faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Jakubčík. Mám pouze řečnickou otázku nepřítomnému panu předsedovi Kalouskovi prostřednictvím přítomného pana předsedajícího. Byl byste proti přímé volbě prezidenta, i kdyby vyhrál váš kandidát? Funguje demokracie, pouze pokud vyhraje váš kandidát, a pokud nevyhraje, tak je demokracie špatná? Nyní tedy pan poslanec Jakubčík, po něm pan poslanec Chvojka. Děkuji za slovo, pane předsedající, kolegyně, kolegové, já mám rád čísla. Pan předseda Okamura nás tady zahrnul čísly, jak všichni občané chtějí přímou volbu, jak by se na ni těšili, ale já si myslím, že situace je trošku odlišná.

Nyní s faktickou pan poslanec Chvojka, připraví se pan poslanec Okamura a poté pan poslanec Lank. Děkuji za slovo, už opravdu jenom pár krátkých poznámek, pak už reagovat nebudu. Tři poznámky.

To je nesmysl.

Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvu. Z pracovních důvodů se od 18 hodin do konce jednacího dne omlouvá paní poslankyně Zelienková.